Obracel jsem se na pana vicepremiéra několikrát ve věci nefunkčnosti informačního systému pro výzkum, vývoj a inovace a zejména komponenty na vstupování dat, která zabraňovala vstupu nových projektů, a tedy přidělování financí řešitelům.

Konstatuje, že část centrální evidence projektu v informačním systému byla pro vkládání dat zpřístupněna od října tohoto roku, avšak následně byl řešen s doplňkovou aplikací pro pořizování dat v požadovaném formátu, jehož podoba byla k dispozici v předchozí verzi informačního systému.

To považuji za vážné pochybení , za které by někdo měl nést odpovědnost. Děkuji. Prosím pana poslance Karamazova. Vážený pane ministře, o tom, že trestní řád je jedním z nesmírně důležitých právních předpisů, není pochyb. Úprava dokazování v trestním řízení, nařizování odposlechů či podmínky vazby, to je několik oblastí, kterým se trestní řád věnuje.

Vláda se proto v programovém prohlášení zavázala, že nový trestní řád připraví nejpozději do roku 2017.

Proto se vás ptám, pane ministře, jaký je současný stav věcí, zda se komise pro přípravu nového trestního řádu schází a kdy očekáváte její první výstupy.

Prosím pana ministra.

Jestli je něco mimořádně obtížný úkol, tak je to příprava nových kodifikací, a v tomto směru nadmíru platí, že práce kvapná málo platná. Musím říci, že časové hledisko zde ustupuje do pozadí před tím, aby výsledek byl opravdu dobrý.

Prosím tedy pana poslance Holečka.

Můžete to nějak odůvodnit? Kolik podobných machinací jste provedl? I proto jsme včera přehlasovali veto prezidenta zákona o střetu zájmů. Ten umožňuje ministrům sice podnikat, neumožňuje jim čerpat veřejné finance. Oznámil jste, že kvůli tomuto zákonu dáte Agrofert do svěřeneckého fondu. Přiznáváte tím tedy, že vám jde v první řadě o finance z veřejných rozpočtů? Děkuji. Prosím pana poslance Hovorku, toho ale nevidím. Ten tu také není. Pan poslanec Farský je rovněž nepřítomen, pan poslanec Bendl také není, pan poslanec Mackovík rovněž ne. Znovu pan poslanec Bendl, také ne. Tak pan poslanec Holeček má šanci. Stahuje. Pan poslanec Hovorka je nepřítomen, dvakrát pan poslanec Farský také nepřítomen, znovu pan poslanec Holeček, stahuje, pan poslanec Mackovík není, pan poslanec Hovorka není a pan poslanec Mackovík také není.